Tahle možnost, kterou dáme zdravotním pojišťovnám, je samozřejmě vyladěná tak, aby se týkala všech zdravotních pojišťoven, které zde máme.

Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

Nyní přistoupíme k řádně přihlášeným do obecné rozpravy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

S automatickou valorizací jako takovou určitě souhlasíme, ale vláda s tím přichází poté, co platby za státní pojištěnce snížila.

Podle návrhu valorizace by stát odvedl příští rok za státní pojištěnce i tak o 3,4 miliardy méně, než mělo putovat letos. Státními pojištěnci jsou například děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni a osoby pečující o tyto osoby, vězni, ale nyní také uprchlíci z Ukrajiny, o jejichž počtu vláda vlastně nemá ani přesně přehled.

Nový automatický mechanismus úhrad za státní pojištěnce určitě pomůže pojišťovnám i zdravotníkům lépe plánovat péči, jelikož budou vědět, s jakou částkou mohou následující rok pracovat, ale přijít s tím po snížení plateb je čitý alibismus.

Sama Česká lékařská komora a její prezident Milan Kubek kritizuje fakt, že podle navrhované valorizace se platby za státní pojištěnce dostanou ke 2 000 korun až kolem roku 2025.

Šetřit na zdravotnictví, a tedy na zdraví našich občanů je to nejhorší, kde vláda mohla chtít ušetřit. Já vám také děkuji. Připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, pane poslanče.

Závažná je ta druhá část, už tady o tom několikrát mluvili moji předřečníci. Je to část, která zavádí pravidelnou valorizaci, to znamená nějaký stabilní moment, který české zdravotnictví celých třicet let vlastně hledá. Bude to pravidelná valorizace, která bude navázána stejně jako u valorizace důchodů na inflaci a zároveň bude navázána na reálné mzdy. Na inflaci ve 100 procentech, na reálné mzdy z 50 procent. Tento systém je velmi výhodný pro zdravotnictví, ale zároveň i pro stát, protože jak zdravotnictví, jak resort, tak stát budou vědět, kolik v dalších letech nebo v dalším roce bude připadat, nebo jaké budou náklady pro stát, které bude muset investovat do českého zdravotnictví formou platby za svých zhruba 6 milionů státních pojištěnců.

Je to samozřejmě kompromis.

Zároveň je to únosné z hlediska státního rozpočtu, protože se chceme chovat jako odpovědná vláda, která nechce zadlužovat tento stát víc, než je bezpodmínečně nutné. Takže prosím pochopte, že tato dlouze diskutovaná částka 1 900 korun je optimální jak ze strany státu, tak ze strany zdravotnictví, něco, co je únosné a do budoucna zajistí stabilitu tohoto systému. Já vám také děkuji. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem se chtěla zeptat svého předřečníka: Já jsem vás bedlivě poslouchala. Čí to byl kompromis? Kompromis jenom vládnoucí koalice, anebo i opozice? Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím, pan zpravodaj s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, budu odpovídat vaším prostřednictvím paní kolegyni, která byla předřečnicí. Je to samozřejmě kompromis, který jsme se snažili udělat i s opozicí, ale vzhledem k tomu, že opozice má zcela jiný přístup ke státnímu rozpočtu a vůbec k řešení některých situací, které tu teď nastaly, tak je to potom společný návrh, který dává koalice. Který dává vládní koalice. Děkuji.